Děkuji vám.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, díky úspěšnému čerpání finančních prostředků v rámci operačního programu Doprava, resp. schopnosti příjemců realizovat projekty, jež byly z velké části původně financovány z národních zdrojů, činil zůstatek finančních prostředků na účtech Státního fondu dopravní infrastruktury k 31. prosinci 2015 celkem 13 miliard korun. Z tohoto důvodu bylo možno alokovat v roce 2016 částku ve výši 3 miliard korun na finanční pomoc krajům na rekonstrukce, modernizace a opravy silnic II. a III. třídy. Finanční prostředky byly rozděleny mezi kraje podle délky předmětných komunikací. Tabulku s rozdělením vám mohu předložit. Nově jsou příjemcům ukládány především tyto povinnosti: zveřejňování uzavírek na portálu Národního dopravního informačního centra; předložení stanoviska správců pozemních komunikací, po nichž jsou vedeny objízdné trasy, k možným kolizím akcí financovaných z rozpočtu SFDI s opravami či rekonstrukcemi těchto komunikací;

Dále byli příjemci upozorněni na povinnost používat nového loga zprostředkujícího subjektu pro operační program Doprava 2014 až 2020 a na nový způsob informování SFDI Ministerstva dopravy a Ministerstva financí o konání hodnoticích komisí k veřejným zakázkám a na realizaci akcí financovaných podle nových pravidel.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Nejsem v této kauze angažován žádnou stranou, ale musím reagovat na štvavá slova paní Zuzany Candiglioty, která v rámci projednávání prohlásila, že je třeba skoncovat s lékařskou lobby, a jednoznačně straní rodině, která zažalovala zdravotnickou záchrannou službu v Brně za postup lékaře, který, jenom pro vaši informaci, zemřel, možná i v důsledku stresu, který tento případ provází od samého počátku, šest let.

Děkuji za vaši odpověď.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji, je to vaše právo, samozřejmě. Paní poslankyně, máte slovo.

Ale o čem bych chtěla mluvit a reagovat na vaši písemnou odpověď na můj dotaz ohledně této věci. Uvedl jste, že se změnou modelu financování institucí zabezpečujících aktivity bývalých hlav státu nesouhlasíte. Moje představa je taková, že současné uspořádání je nevyhovující. Vašemu stanovisku rozumím, ale nemyslím, že je správné. Současný model vychází ve svém principu z toho, že bývalí prezidenti jsou podporováni velmi bohatými jednotlivci, chceteli oligarchy. Institut pana prezidenta Havla financuje Zdeněk Bakala, institut pana prezidenta Klause Petr Kellner. Bývalí prezidenti mají ve společnosti významné slovo, v případě přímo voleného prezidenta to bude jistě ještě markantnější. Vystavovat je situaci, kdy jsou nuceni po skončení funkčního období se doprošovat o prostředky oligarchů, to skutečně nepovažuji za šťastné. Důvody jsou nabíledni. Kladu si otázku, kdo bude sponzorovat prezidentskou knihovnu prezidenta Zemana, až opustí úřad hlavy státu. Který další oligarcha by mohl mít o toto zájem? Nebo by mohlo přicházet financování ze zahraničí? To je také možné a opět nemyslím, že úplně šťastné. Českého exprezidenta by třeba ruské peníze financovat určitě neměly. Děkuji za písemnou odpověď.

Tím došlo k porušení udržitelnosti, ke které se řešitelé MŠMT zavázali, a reálně hrozí, že příjemce dotace bude nucen dotaci vrátit. Dotace činila asi 133, nebo více než 133 milionů korun. Při kontrole bylo zjištěno, že MŠMT nemá informace, jestli školy metodiky využívají.